Jedná se o přesuny v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 mld. korun. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 270, přihlášeno 194 poslanců, pro 60, proti 93. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí o částku 5 mil. korun. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Jedná se o přesuny v kapitole Ministerstva životního prostředí ve výši 10 mil. korun. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Návrh B115 pana kolegy Zahradníka opět přesun v rámci kapitoly Ministerstva životního prostředí, opět částka 10 mil. korun, tentokrát jako kompenzace ztrát obcí na území národních parků. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dále je to návrh B119, Jan Skopeček. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 278, přihlášeno 194 poslanců, pro 61, proti 99. Návrh nebyl přijat. Jedná se o navýšení v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o částku 5,5 mld. korun. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Jedná se o navýšení v kapitole Ministerstva spravedlnosti o částku 100 mil. korun. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.